Děkuji za pozornost. Děkuju, pane místopředsedo, za slovo. Stručně je odůvodním. Nicméně moje pozměňovací návrhy.

Další pozměňovací návrh se týká změny zákona o hospodářské a agrární komoře a navrhuje vznik nových služeb, které usnadní elektronickou komunikaci státu se soukromým sektorem, a navrhuje zřízení takzvaného portálu podnikatelem. Další pozměňovací návrh je změna zákona o provozu na pozemních komunikacích a vytváří legislativní rámec pro otázku elektronického záznamu o dopravní nehodě. Další pozměňovací návrh předkládám s kolegou poslancem Martinem Kupkou a ten navrhuje několik změn, například provozní informační systémy, stanovuje, že mezi tyto systémy spadají i nástroje osobní produktivity, a tak dále a tak dále.

Tohoto tématu se pak týká mé doprovodné usnesení, které načtu v podrobné rozpravě, nicméně musím se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásit, abych právě negovala to, co bylo přijato již na výboru. Tak to je další pozměňovací návrh.

Čísla sněmovních dokumentů a návrh doprovodného usnesení představím v rozpravě podrobné. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Reaguje na pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové. Obě máme za cíl umožnit poskytování sociálních služeb v distanční formě, online, telefonicky a podobně, jelikož jak ukázala současná pandemie, tato možnost v zákoně o sociálních službách chybí. Jak už jsem zmínila, chci reagovat na určité legislativně technické upřesnění a také její návrh rozšířit.

Schválením tohoto pozměňovacího návrhu by přineslo významnou pomoc pro poskytovatele sociálních služeb.

Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj? Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Děkuji za slovo.

Jde o možnost dálkového nahlížení do exekučního spisu a zavedení elektronického exekučního spisu v návaznosti na navrhovanou digitalizaci. Jsou to návrhy, které podávám spolu s koleg s paní poslankyní Válkovou, s panem poslancem Chvojkou a s panem poslancem Výborným. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Martina Kupku a připraví se pan poslanec Ondřej Polanský. Pan poslanec Kupka není přítomen, ale to nevadí, má ještě prostor. Takže v podrobné rozpravě pan poslanec Ondřej Polanský a připraví se... Prosím, pane poslanče.

Jak jsem již avizoval v rozpravě obecné, hlásím se ke svým dvěma pozměňovacím návrhům pod číslem sněmovního dokumentu 7450 a 7452.

Nyní se tedy k němu jenom hlásím, co se týče splnění formálních náležitostí.